Od přijetí usnesení Sněmovny uplynulo již bezmála půl roku, tedy doba dost dlouhá na to, abychom mohli obdržet od předsedy vlády informaci, jak se on a vláda vyrovnávají s požadavkem Poslanecké sněmovny a zda nedochází v případě tak závažné záležitosti k průtahům, nebo dokonce k úmyslnému blokování toho, oč Sněmovna vládu požádala. Jsem přesvědčen, že jsme povinni vládu a jejího předsedu požádat o to, aby Sněmovnu informoval, co v této věci od června vykonali. Děkuji za pozornost. Děkuji. K pořadu schůze je dále přihlášena paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Návrh obsahuje změnu Ústavy České republiky ve věci vysílání vojáků do zahraničních operací v mimořádných a naléhavých případech, kdy jde například o zapojení Armády České republiky do operací Sil velmi rychlé reakce NATO nebo kdy jde o záchranu občanů České republiky ze zajetí. Podstatou změny je zrušení taxativního výčtu případů, kdy vláda rozhoduje o vyslání příslušníků ozbrojených sil na dobu maximálně 60 dnů se zpětným schválením oběma komorami Parlamentu. Jde o změnu článku 43 Ústavy, a tedy o jeho zjednodušení. Dílčí změnou je pak úprava procesů schvalování přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky tak, aby text Ústavy v této věci odpovídal zaběhnuté praxi.

Návrh má podporu vlády. Má rovněž podporu Armády České republiky a Ministerstva obrany. Je to návrh, který tedy jde takříkajíc napříč politickým spektrem. Myslím si, že není čas ztrácet čas, a proto bychom měli Děkuji. proto bychom měli tento návrh projednat co nejdřív. Ono všechno souvisí se vším a samozřejmě i události z posledních dnů a hodin ukazují, že skutečně někdy je zapotřebí jednat velice rychle. Myslím si, že tento návrh přesně může pomoci i v případech, kdy se vláda České republiky rozhodne jednat a informovat Poslaneckou sněmovnu dodatečně. Mrzí mě, byť jsem prosila, aby se to dohodlo na grémiu napříč politickým spektrem pan předseda Faltýnek mě teď neposlouchá bohužel, jak jsem sama osobně na grémiu dneska nebyla, protože běžně tam chodí předsedové klubů, tak se na to pozapomnělo. Myslím si, že bychom to měli určitě v rámci této schůze, těchto dvou týdnů, na nějaký den pevně zařadit, aby běžely lhůty a měli jsme řekněme do půl roku ten ústavní zákon schválený.

Případně pokud bude jiný návrh, tak jsem připravena se o něm bavit a zítra to načíst znovu. Ale skutečně dnes tady před vámi stojím, abych připomněla, že tento návrh tady je. Není čas ztrácet čas. Tak ho prosím propusťme prvním čtením, ať může být zahájen legislativní proces. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Už přes měsíc pracuje uhelná komise.

Děkuji. To je ten bod 316, paní poslankyně, který už máme na pořadu?

Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, pokud by to šlo takto procedurálně uchopit, bych rád navrhl modifikaci, resp. po vzájemné dohodě úpravu návrhu, který přednesl pan předseda Faltýnek, týká se to onoho bodu číslo 249 potvrzení předsedů výborů.

Je to hlasování, které probíhá veřejně aklamací. Děkuji.

Dále k pořadu schůze paní poslankyně Věra Kovářová.

Poprosila bych o jeho zařazení na variabilní týden.

Takže bych vás poprosila, abyste podpořili zařazení tohoto bodu.